Tak úřad, nebo úřad s rozšířenou působností? Ptám se jako třetí dotaz. Dále ještě k tomu, aby toho zmatku nebylo málo, důvodová zpráva uvádí, že důvody svědčící pro zvolenou právní úpravu jsou ochrana mravnosti, soukromí a pokojného bydlení.